My jsme toto projednali s panem náměstkem, on samozřejmě má k tomuto jiný pohled.

A tady se zdá, že ne vždy skutečně ten přezkum probíhal tak, jak probíhat měl, podle závěru interního auditu. Takže to se musí změnit. Já jsem komunikoval s panem náměstkem znovu.

Pohybujeme se stále ovšem v rámci služebního zákona. Pro mě je ale důležité, aby byl nastaven proces vydávání mimořádných ochranných opatření, který bude nezpochybnitelný na základě výsledku auditu. To znamená, bude vydán příkaz ministra, který bude reflektovat výsledky interního auditu.

Tím se dostávám k tomu, co dneska bylo publikováno, což považuji za naprosto nehorázné, protože byl jsem to já, kdo to opatření, o kterém se píše v Reflexu, inicioval, aby šlo k posouzení na Legislativní radu vlády, a na základě toho to opatření bylo upraveno. Takže není to tak, že by ministr prosazoval nějaké nezákonné opatření, ale je to tak, že opatření, o kterém hovoříte, byl konsenzus zástupců zaměstnavatelů, odborníků, docenta Maďara a dalších.

Děkuji za slovo. Já si dovolím připomenout tu otázku.